A všechny automobilky vám řeknou velký problém.

Spojené státy odstoupily. Naši hlavní konkurenti to ani nerespektují. A samozřejmě naše ERÚ ERÚ je teda nezávislé, nevím, proč v minulosti bylo měněno na tu strukturu, jaká je, ale dobře, to asi není jako téma. Ale ve finále samozřejmě to ERÚ by mělo mít zájem hlavně na tom, aby ceny energií a tepla byly pro naše občany přijatelné, ale ony stoupají. Takže je to problematika, kterou řešíme s paní ministryní Novákovou A nyní prosím s interpelací pana poslance Kolovratníka. Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, dobré odpoledne.

Já musím říci za Poslaneckou sněmovnu, že děláme maximum, že investorům pomáháme v té legislativě. Jako ilustrační příklad určitě mohu uvést zákon o liniových stavbách, zákon č. 416, který jsme již několikrát novelizovali. Vím také za Státní fond dopravní infrastruktury, že rozpočet pro dopravní stavby je opravdu velký a dostatečný. Přesto tedy máme tuto zprávu, že výstavba nepokračuje asi takovým tempem, jakým by měla, a podle výsledků té prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad, to zřejmě nebude lepší ani v příštích letech.

A určitě by bylo dobré zmínit i představu o financování, protože jak jistě víte, za malou chvíli končí operační program Doprava II. Děkuji za odpověď.

A já žádám pana premiéra o odpověď na přednesenou interpelaci.

A podívejte se, kolik staví Ťok.

Takže stavíme.

A nemuseli jsme dělat žádnou dálnici na Mikulov. Už jsme to mohli dávno mít. Já souhlasím, že je to ostuda, že tolik let nemáme např. dálnici do Rakouska.

Takže ta realita je teď jiná.

A teď se to snažíme dohnat, ano.

Tak to jsou ty výkony v minulosti. A taky je rozdíl v tom, že jsme jasně řekli, že od momentu, když já jsem byl ministr financí a jsem ve vládě, vždycky byly peníze a budou.

Tak prosím. Určitě jako kolega ministra Dana Ťoka jsem rád, když vidím a slyším ta čísla. Přesto poprosím, pane premiére, možná o upřesnění vašeho pohledu, a to financování.

Tak prosím váš krátký komentář, jak vidíte ty další možné zdroje financování, ať jsou to např. projekty PPP, bude se prezentovat na našem podvýboru pro dopravu D4, tak jsou to třeba i ty možné úvěry, půjčky z Evropské investiční banky, jestli mají vaši podporu, nemají, jak vidíte do budoucna to financování.